Domnívám se, že tento zákon plní svou prvotní funkci, kterou je sladění rodinného a pracovního života.

Dále se také připojuji k návrhu na zamítnutí, který tady vznesla paní kolegyně Gajdůšková. Děkuji paní poslankyni Matušovské.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Přece smyslem této regulace a já nemám rád to, když stát přehnaně vstupuje do svobody podnikání, do osobních svobod každého z nás smyslem tohoto zákona je dát šanci, aby se ti, kteří tam pracují, mohli věnovat svým rodinám a blízkým.

Myslím, že o těch státních svátcích bychom měli dát těm lidem, kteří tu osobní svobodu nemají, oni nemají na výběr tady jsem slyšel v diskusích, ať jdou dělat něco jiného.

A pokud nemusí, tak já bych mu rád tu možnost, aby i on byl doma.

Děkuji za pozornost a pochopení.

Velmi krátká faktická poznámka. Ta argumentace zahraničními příklady, Německem, Rakouskem a dalšími zeměmi, kde taková regulace existuje, ta argumentace není úplně přesná, protože bychom se museli podívat, jak se tam ta regulace vyvíjela.

Ta tradice byla přísná, regulace prodejní doby v Německu se před dvaceti třiceti lety nesmělo prodávat po určité hodině večer, v sobotu to bylo omezeno, pak povolili, že ve čtvrtek to může být do deseti hodin, týkalo se to i menších prodejen, a postupně tendence v těchto zemích je liberalizace. A to je celoevropská tendence.

My tady jdeme proti trendu liberalizace a toho, aby se lidé rozhodovali, co chtějí dělat, jak to chtějí dělat a kdy si chtějí jít nakoupit, kdy kdo chce prodávat, a zpřísňujeme to.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, hezký už skoro večer. Já bych tady také chtěl promluvit k tomuto tématu.

Chtěl bych se podělit o několik poznatků, jak to vlastně probíhalo.

Lidé se rozhodli, že tam budou chodit, ať chceme, nebo nechceme.